Děkuji za slovo.

V České republice bude součinnost v této věci zajišťovat Ministerstvo financí.

Také děkuji.

Nyní požádám, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Martin Kukla, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.